Děkuji vám za interpelaci.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, ráda bych se zeptala na věc, která v tuto chvíli poměrně rezonuje v oblasti životního prostředí mezi odborníky, a to je spekulace o tom, že se chystáte odvolat ředitele Národního parku České Švýcarsko pana Pavla Bendu. Zajímalo by mě, jestli je to pravda, jestli o tom opravdu uvažujete a jaké jsou důvody této úvahy. Děkuji za dodržení času. Slovo má pan ministr. Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Děkuji za dotaz, vážená paní předsedkyně výboru pro životní prostředí. Tak především je to něco podobného, jako kdybyste se zeptala pana premiéra Babiše, zda uvažuje o tom, zda mě případně odvolá. On by vám asi neřekl, že o tom nikdy neuvažuje. To je úplně stejné jako tady. A tam ve chvíli, kdy máte nějaké podřízené a máte za ně odpovědnost, tak máte také tu kompetenci udělat nějakou personální změnu. Nevylučuji, že můžu udělat jakoukoliv další.

Za druhé, byť bych to nemusel udělat, tak jsem jasně ukázal na předchozích případech, že pokud dělám nějakou personální změnu, tak vždycky dělám, byť to není pod služebním zákonem, výběrové řízení, kam má možnost se každý přihlásit.

Podívejte, je to skutečně dneska něco, co já neřeknu, že se to nestane, ale znovu říkám, že to platí na všechny.

To je totiž naprosto směšná spekulace z jednoho naprosto logického důvodu.

A tam musím říct, že mám dlouhodobě určité výhrady k tomu, jak jsou v Národním parku České Švýcarsko realizovány investice, respektive připravovány investice třeba turistické infrastruktury, jaká existuje komunikace s okolím, nebo s částí okolí starostů. Opravdu vím, co je to manažerská odpovědnost a kompetence, a umím ji využít, když na to přijde. Děkuji panu ministrovi za dodržení času. Prosím, máte slovo. Já děkuji za odpověď.

Já jsem i zachytila, že právě starostové zmíněných obcí v regionu vám napsali nějaký dopis, kde se za pana ředitele přimlouvají. Děkuji. Ano, potvrzuji.

Ale věřte mi, že to není o počtu dopisů, které jdou na podporu, či naopak proti.

Já si myslím, že mé personální kroky za celou tu dobu, co jsem ve funkci, nejsou zpochybnitelné. Čekalo se, že jich asi bude daleko více. Ale budu opravdu pana ředitele Bendu, stejně jako každého jiného ředitele mojí organizace, nebo organizace, která spadá do resortu životního prostředí, posuzovat opravdu reálně podle výkonnosti. To vás můžu ujistit. Děkuji, pane ministře.

Ano, chce. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Pane ministře Plago, já vás interpeluji ve věci připravované koncepce občanského vzdělávání.

Členové tehdejší vlády patrně usoudili, že společnost není dost občansky uvědomělá, proto je třeba děti podrobit výchově k občanství.

Za druhé.